Děkuji, pane zpravodaji. Ještě než otevřu rozpravu, tak tady mám přihlášku pana poslance k minulému hlasování.

Nezpochybňuji hlasování. Ano, se stejným problémem? Protože jinak nemáme otevřenou rozpravu. Prosím.

Takže prosím paní poslankyni Šebelovou. Paní poslankyně, prosím. Vážená paní předsedající, děkuji vám za slovo. Vážený pane ministře, kolegové, vážený pane senátore, já bych se úplně krátce pouze chtěla vyjádřit, protože se v podrobné rozpravě potom přihlásím k pozměňovacímu návrhu, který podáváme spolu s kolegy.

Máme za to, že toto téma je ale úzce provázáno s novelou zákona o azylu, ve kterém ve znění schváleném Sněmovnou a už prošel třetím čtením je garantováno dětem cizinců do 18 let zajištění zdravotní péče, tedy zahrnutí do systému všeobecného zdravotního pojištění.

Proč tak činím? Protože ta novela zákona o azylu byla připravována a v rámci mezirezortního připomínkového řízení vznesly zásadní připomínky Ministerstvo zdravotnictví, a zejména ze strany zmocněnkyně pro lidská práva, které požadují začlenit tyto děti s dlouhodobým pobytem do systému všeobecného zdravotního pojištění. Proč si myslím i já osobně, že je to důležité?

A do budoucna, až budeme řešit, že skončí dočasný institut ochrany ukrajinských uprchlíků, tak si myslím, že toto může pomoci. V tuto chvíli ode mě vše a ještě se přihlásím do podrobné rozpravy. Také děkuji. Paní poslankyně, prosím. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych se zde také vyjádřila v obecné rozpravě k předloženému návrhu.

Našemu zdravotnictví nadále nevznikají dluhy neplacením za poskytnutou péči od komerčních, často zahraničních pojišťoven. Senát nyní nepochopitelně navrhuje změnu, která stávající systém ohrožuje. Ohání se údajným nařízením Evropské unie na zrušení monopolu, který dle důvodové zprávy je v rozporu s právem na svobodu podnikání. Přitom je zřejmé, že jediný, kdo tuto změnu žádá, jsou právě soukromé subjekty, které přišly o nemalé výdělky. Směrnice kromě požadavku vztahujícího se k rozsahu krytí rizik žádné jiné požadavky na tento druh pojištění nestanovuje a úprava podmínek pojištění cizinců je tak plně v pravomoci českého státu. Primárně to vidím tak, že není dobře měnit to, co funguje, pokud k tomu opravdu nejsou legitimní důvody. Před svěřením zdravotního pojištění cizinců na našem území do výhradní gesce PVZP jsme se opakovaně setkávali s velkými problémy jako výsledek existence širokého výběru komerčního pojištění s různým rozsahem krytí a zůstaly mnohé výkony po cizincích neuhrazeny.

Komerční pojišťovny navíc měly smlouvy jen s několika zdravotnickými zařízeními. Zdravotní výbor tento tisk projednával dokonce na několika schůzích. Debata byla velmi živá, plná věcných připomínek, a to napříč politickými stranami, a to vedlo k tomu, že nakonec výbor přijal nedoporučující stanovisko.

Takže je nutné se tu bavit o pozměňovacích návrzích, které by ho při případném přijetí tohoto zákona upravily tak, aby to naše zdravotnictví a i pojištěnce poškozovalo co nejméně. V předloženém návrhu vidím hned několik částí, které je jednoznačně nutné změnit. Rozhodně je to zrušení části předloženého návrhu, která umožňuje vypovězení uzavřené smlouvy se stávající pojišťovnou, a to do tří měsíců od účinnosti zákona.

Je nutné také stanovit maximální možnou provizi pro pojišťovny tak, aby se co nejvíce potlačilo riziko negativních tržních praktik, které byly původem problémů v minulosti. Dále by to bylo určitě stanovení široké sítě smluvních zdravotnických zařízení a odstranění navrhovaného, podle mě naprosto zbytečného registru při ČKP, kdy registr cizinců s povolením k dlouhodobému pobytu, ve kterém je jeho zdravotní pojištění uvedeno, již Ministerstvo vnitra má a stačí ho jenom propojit se zdravotnickými zařízeními a dalšími potřebnými subjekty, a ne vytvářet další, nový. Také děkuji. Dále je přihlášen pan zpravodaj, pan poslanec Kuchař. Já se následně samozřejmě přihlásím ke svým dvěma pozměňovacím návrhům. Jenom odůvodním, proč je vkládám.

Je to záležitost pohledu na názvosloví, v podstatě co znamená cestovní pojištění, co je ještě komerční produkt a co již komerční produkt není, o kterém se jedná právě u Evropské komise.

To jedno je cestovní pojištění do 90 dnů, to si umí asi každý z nás představit, protože to je pojištění, se kterými jedete na lyže nebo na dovolenou, to znamená, hradí vám neodkladnou péči, případně repatriaci v případě úmrtí.